Přejdou i na pěstouny, protože výkladem těch předmětných ustanovení by se dalo říci, že dluh přejde i na pěstouna, a nikoliv na zákonného zástupce.

Ještě si dovolím zmínit nějaké ...

To není možné. Novela je také nekonzistentní v tom, na koho vlastně dopadá, jestli jsou to ti do 15 let v té procesní části se hovoří o všech nezletilých. Významnou část novely zabírají také procesní ustanovení.

Děkuji, pane zpravodaji. S přednostním právem pan předseda Bartošek. Děkuji, pane předsedající.

Ano, děkuji.

Přihlášku s přednostním právem do rozpravy, paní ministryně, beru jako první v rozpravě. Otevřeme rozpravu a promluví paní ministryně. Myslím, že počet přítomných se ustálil. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Dobrý večer, vážené poslankyně, vážení poslanci, pane předsedající. Chtěla bych zde uplatnit stanovisko vlády.

Těch osm bodů paní předkladatelka jistě má.

Děkuji.

Zcela absentuje úprava nástrojů, která by státu umožnila předcházet takovým skutečnostem. To jsou tedy asi problematické body.

Já vám děkuji, paní ministryně.

Já budu stručný, zbytek si asi řekneme i s kolegou zpravodajem Dominikem Ferim ve druhém čtení. Důležité je vědět, že účelem zákona je poskytnutí jakési zvláštní ochrany nezletilým osobám.